Samozřejmě mám na mysli Andreje Babiše.

Každý si může vybrat.

Tak děkuji. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. Já se omlouvám, pane poslanče Zlatuško, k slušnosti, o které tady diskutujeme je i vyslechnout svého kolegu samozřejmě. Děkuji.

Bylo to přesně to, čím bychom se měli řídit.

Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Další faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pakliže někdo za jakéhokoliv režimu vztáhl na kohokoliv ruku kvůli názorům, tak je to absolutně odsouzeníhodné a absolutně neakceptovatelné. Ať je to kdokoliv a ať se to stalo kdykoliv. Na druhou stranu jsme tady ve Sněmovně a máme ambici zvýšit politickou kulturu a jít příkladem. Proto se různé věci dají pojmenovat tak, aby to bylo tvrdě, razantně, jasně, bez vytáček, na rovinu, ale adekvátními výrazy. Takže s tím slovníkem, který tady byl použit na půdě Poslanecké sněmovny, také samozřejmě nesouhlasím.

A když se podívám na tento dnešní souboj, tak v podstatě všichni mají nějaké máslo na hlavě. Děkuji. Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek. Hezké poledne, kolegyně, kolegové.

Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Pokud není další faktická poznámka, tak s řádnou přihláškou pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Bylo řečeno mnohé, každý jste si řekl, co bylo potřeba. Čekal jsem na své vystoupení téměř hodinu a zazněla řada polopravd a nepravd.

Náplní práce příslušníku pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti nebylo cvičit se na demonstranty.

Dopravní službu, pořádkovou službu, kriminální činnosti a další.

Obdobná škola byla také v Brně, střední policejní škola, která také funguje dodnes, kde studovali základní činnosti pro výkon příslušníka Sboru národní bezpečnosti již ti starší, kteří měli po základní vojenské službě.

Je mnoho příslušníků, kteří se mnou byli v uvedených letech, dodnes jsou příslušníky Sboru národní pardon, Policie České republiky, vykonávají vysoké funkce u policie nebo ve státní správě.

Státní bezpečnost byla trochu něco jiného.

Zopakuji to: zhruběle jako příslušníka tajné policie nebo hanlivě jako osobu, která udává jiné. Nikdy jsem nebyl příslušníkem Státní bezpečnosti, mám lustrační osvědčení. Nikdy jsem nikoho neudal, a pokud to někdo bude tvrdit, tak ať mně to dokáže.